Naprosto špatné řešení. Existuje v našem systému úřadů jeden v této věci velmi podstatný. Tím je Energetický regulační úřad. Tento úřad má za úkol a teď cituji: Regulujeme ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydáváme cenová rozhodnutí. Podporuje hospodářskou soutěž v energetice. Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje. Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně distributorem. Jinými slovy, již třeba v dubnu letošního roku mohl ERÚ aspoň částečně zasáhnout a rozhodnout o změnách cen energií, minimálně doporučit. Proč to neřešil? Proč nekonal? Proč po půlroce platí v tomto případě upocená rozhodnutí vlády?

Nedají to ani s vaším zastropováním. Je nedostatečné. Že to jako přejde? Nic se nestane? Že se to vysedí nebo nějak udělá? Samo vyřeší? Ví vůbec vláda, že je před námi těžký podzim a ještě těžší zima? Vy si myslíte, že když lidem zdražíte energie jenom čtyřikrát a pětkrát, tak se jako nic neděje? Nekompetentní. Vy jste tímto řešením vlastně zatím neudělali vůbec nic. Rozdáváte takzvané odpustky a myslíte, že to je v pohodě. Odvoláváte se na covid, vládu ANO. Ale tady to nejde srovnávat. Energetická krize je problém, který zasáhl ty, kteří přistoupili na snílkovské projekty o alternativních cenách a jen tak mimochodem konstatovali, že nám Rus dodá nějaký plyn. On toho Rus využil pro prosazení svých zájmů a česká vláda a celá Evropa jsou dnes překvapeny a rozčarovány. Uvědomujete si dnes vůbec ve vládě, co se děje? Není čas říct prostě pravdu a požádat o kolektivní podporu a řešení? Zásobníky jsou německé a zlomek objemu můžeme čerpat. Když schválí německá vláda v Německu krizový stav, tak odejde skoro všechen plyn pryč. Plynovody dostaneme do republiky více plynu. Jak? Jasně, můžete opáčit, předchozí vlády nebudovaly. A víte vlastně vůbec, kolik dnes Česká republika potřebuje plynu? Jak je vlastně složité, technicky složité, ten plyn dostat? Dopady na Českou republiku. Víte, jak a kdo je u nás závislý na plynu?

Nebude sklo.

Budou tak odvádět daně jinde, ne v České republice. Nebudou vám ty peníze chybět? Zbudou nezaměstnaní.

Připravujete stát o poslední části zemědělské soběstačnosti.

Víte, kolikanásobně se zvýšila cena oleje, másla, mléka? Víte to vůbec?

V tomhle státě prostě díky, anebo lépe kvůli této vládě bude živobytí za všechny prachy, no a každý se bude bát umřít, aby jeho potomci měli prostředky na důstojný pohřeb. To vám to opravdu ještě nedochází? Je vám jedno i to, že energetické společnosti odmítají nabírat nové zákazníky?

Za třetí. Nic neřešící. Plácání o tom, že se uvolňují nějaké prostředky a něco se nějak něčím pokryje, je další mluvení do větru. 130 miliard je částka, kterou tímto rozhodnutím utratíte do konce října. Náklady budou násobně větší. A to vy víte, protože budete řešit pořád následky, a ne příčiny. Žijeme v mimořádné době, kdy se dosavadní konvence a pravidla přežily a je načase je definovat znovu. Nejdříve si musíme řešit národní, a pak teprve evropské problémy.

Řešením je dát hlavy dohromady a konečně zjistit, který stát může a jak může pomoci.

Ale je potřeba vnímat potenciál všech zemí pro budoucnost Evropy. Neodpustím si jednu poznámku. Znáte situaci Maďarska, jeho dějiny? Jak se vlastně opovažujete se znalostmi, které máte, někoho šéfovat, že dělá dobře nebo vhodně to či ono? Maďarsko, přátelé, jako člen V4, jako členská země Evropské unie je pro nás důležitý partner pro řešení energetické chudoby. Velmi důležitý. To způsobí další nedostatek energie, což samozřejmě podpoří růst její ceny. Tohle jste na evropské úrovni řešili? Kdybychom nebyli na lipské burze, může nám to být úplně jedno. Takto nás to ale zásadně poškodí. Řešte konečně Českou republiku proboha! Za čtvrté. Dopady na státní rozpočet.

Neřešíte ve skutečnosti dopady. Padlo tady jenom nějaké číslo, které je dostatečně vysoké, aby si pod ním nedokázal nikdo nic představit, a zároveň číslo, které vám v tomto vámi vytvořeném imaginárním světě umožní násobit, a to násobit dvakrát, třikrát, čtyřikrát. B tohoto příběhu jsou skutečné dopady. Zavírají podniky, hrozí, že zkrachují podnikatelé a živnostníci. Propouštějí zaměstnance již nyní. Že se vás nebudou chtít ptát, kdy to skončí? Co jste jim doposud řekli? Co jste pro ně doposud udělali?